Já bych ocenil, kdyby ten plán měl, řekl bych, i kratší časový úsek. Chápu, že to záleží nejvíce na nákazové situaci. Ten návrh nakonec Sněmovna schválila. A k tomu se také váží i další kroky, které jste měli udělat.

Jestli bychom o tom nemohli uvažovat, aby to bylo dříve, protože to si myslím, že pro ty lidi ztrácí logiku. I když ta vaše vnitřní logika těch opatření svým způsobem je funkční a ukázala se jako efektivní. Pokud jde o samotné rozhodnutí, kdy co otevřít, samozřejmě také závisí na tom, jestli budeme pořád plošně některé věci uplatňovat, nebo jestli z pohledu práce hygienické služby budou některé regiony v jiném režimu, třeba karanténním.

A jinak musím říct, že děkuji za ty návrhy, protože nám umožňují být mezi těmi, kteří zvládají tu krizi.

Ale samozřejmě každá věc se mění. Je potřeba přijímat ta nová opatření. Poslední poznámka se týká toho spíše příštího bodu, to je ochranných pomůcek.

A byl bych rád, aby při kontrole jsem rád, že se toho Nejvyšší kontrolní úřad chce ujmout aby při té kontrole těch jednotlivých nákupů bylo co nejméně excesů a co nejméně trestních oznámení. Děkuji vám. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Potom na druhé straně ty opomenuté kostely, tam budeme přísně počítat 15 lidí a ani o nohu víc do velké katedrály.

Ale říkám, jsem pochopení plný a vím, že je velmi náročné to všechno zvládnout.

A já jsem se ptal, nebo jsem apeloval na to, abychom se dozvěděli něco nového k režimu na hranici, a především v té oblasti spolupráce hospodářské a vědeckovzdělávací, tedy především v rámci té univerzitní spolupráce, to, co se týká zahraničních studentů a učitelů. Nebyl včera čas, možná také vůle. Pokud vím, krizový štáb se nesešel, takže informace odtud žádné nové tedy nejsou. A přiznám se, že já jsem tady tento bod považoval za úplně stejně důležitý, neli ještě důležitější než mnohé ty další diskutované věci, protože opravdu čas běží a my nevíme docela zásadní věci, které nás mohou dostat právě i do těch finančních problémů následovně.

Ale není tady ani pan premiér, pan vicepremiér tady byl, ale také není, tak mně je skoro pana ministra Havlíčka líto, jak tady má ty věci, který jsou v gesci vlastně.

Tak to už je škoda prostě, že tady nejsou ti, kterých se to týká víc. Doufám, že se ta věc nepotáhne tak, abychom opravdu si na podzim říkali zase, jaké škody přibyly a jak to musíme řešit, a zase se budeme scházet nad státním rozpočtem a dalšími opatřeními.

Je to kvůli těm učitelům, studentům, nebo jak říkal kolega Benešík, rodinám československým a příbuzným, aby nemuseli tedy jako partyzáni hledat nějaké takové náhradní řešení. Takže děkuji předem a doufám opravdu, že nějaká nová informace zde zazní. Děkuji. Mám zde opět s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Benešíka. Děkuji, pane místopředsedo, velmi stručně. Prostě normální věřící to nechápe.